Děkuji.

Ano, v klidu. Takže nyní je přihlášena. Já mezitím, než vám dám slovo, přečtu omluvy.

Tak to by byly omluvy. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Bývalo totiž dobrým zvykem, že instituce státní správy, ministerstva, která jsou řízena ministry vlády, která se zpovídá této Poslanecké sněmovně, zpracovávaly zákony, důvodové zprávy a podklady ke svým záměrům s respektem k realitě. Každý významný záměr se totiž musí opírat o analýzu dopadu regulace, jejíž důležitou součástí je kvantifikace rozpočtových dopadů.

Mám však důvodnou obavu, že tento desetiletí respektovaný úzus dostává v posledních měsících, ale zejména v posledních dnech významně na frak. Jako předsedkyně nejsilnějšího poslaneckého klubu a bývalá ministryně financí cítím zmar a beznaděj, pokud samotný zákon roku, kterým je zákon o státním rozpočtu, obsahuje prokazatelné účetní triky a chyby v rozsahu přesahujícím 150 miliard korun. Jaký má význam, abychom se dohadovali o milionech či desítkách milionů, když představitelé této vládní koalice odhlasují zákon o státním rozpočtu, který má s realitou společného asi tolik, co konec mayského kalendáře s koncem světa?

Budu zcela konkrétní. Všichni si pamatujeme tu dlouhou schůzi, na které jsme řešili situaci způsobenou tím, že ministr financí Zbyněk Stanjura tvrdohlavě nezapočítal reálné a mandatorní výdaje státu spojené s mimořádnou valorizací důchodů do státního rozpočtu.

Zmíněná záležitost skončila u Ústavního soudu a nezávislí právní experti se shodují, že riziko s hledáním protiústavnosti postupu vládní koalice je více než významné. Nepochybuji, že nikdo z vás si nedovede představit, že by si svůj rodinný rozpočet naplánoval bez započítání hypotéky, nájemného, platby za elektřinu nebo jiného z vašich povinných výdajů. Přesně s takovým zákonem roku, který určuje politické mantinely této vlády, tady ale už pátý měsíc pracujeme.

Připomenu je ve stručnosti. Státní rozpočet si bere 7,5 miliardy od zdravotních pojišťoven na financování systému veřejného zdravotního pojištění, který tato vláda snížením plateb za státní pojištěnce poslala do červených čísel.

Rozpočet počítá s 50 miliardami pro Ministerstvo životního prostředí z takzvaného Modernizačního fondu. Jak ale uznává sám současný ministr životního prostředí i předseda rozpočtového výboru oba jsou to členové vládní pětikoalice čerpání z Modernizačního fondu není legislativně připraveno, chybí potřebná notifikace Evropské komise, EIB.

Jedná se všehovšudy o přečiny, které jsou zcela jistě nejen proti pravidlům zodpovědného a věrného rozpočtování, ale které jsou přímým ohrožením dlouhodobých fiskálních zájmů státu.

Ministr financí Zbyněk Stanjura dokonce opakovaně odmítl reagovat na konkrétní dotazy médií.